Prosím, máte slovo. Děkuji. Když se podíváme na situaci v oblasti čerpání ve staré finanční perspektivě, kde je ve skutečnosti problém s nedočerpáním finančních prostředků? Ten se týká Ústeckého a Karlovarského kraje. Tam byly zaznamenány aktivity kriminálního charakteru. Už jsou tam konkrétní rozhodnutí soudu, která se týkají aktérů, kteří byli odsouzeni v souvislosti s čerpáním evropských prostředků. Čili tento regionální operační program je současně také zasažen největšími korekcemi, pokud jde o projekty, u kterých byly nalezeny chyby. Pokud jde o ostatní regionální operační programy, tak patří k těm, které jsou schopny čerpat a které budou schopny dočerpat naprostou většinu finančních prostředků. To znamená, problém nedočerpání se netýká vůbec krajů. Netýká se jich. Týká se jich v minimálním rozsahu. Problém nedočerpání se týká velkých centrálních operačních programů, které spadají pod jednotlivá ministerstva. Kde je největší problém a kde byl největší problém před rokem, když jsme přišli? Tam se podařilo dosáhnout za poslední rok výrazných změn, jinak by došlo k dramatické ztrátě finančních prostředků.

Děkuji a nyní prosím dalšího vylosovaného a tím je pan poslanec Adolf Beznoska. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já jenom krátký dotaz na pana premiéra. Včera byla inspirativní debata nebo souboj mezi panem poslancem Kalouskem a panem ministrem financí Babišem, když se debatovala novela zákona o spotřební dani. Bylo to inspirativní.

Ptám se pana premiéra, zda při jednání vlády se toto děje, protože podle stejného paragrafu odst. 2 je potřeba v tomto případě, aby Úřad vlády tyto střety evidoval. Tak jsem se chtěl se zeptat, jestli pan ministr financí Babiš tyto střety při jednání vlády nahlašuje, zda tuto evidenci máte, případně kolikrát za minulý rok toto pan ministr financí udělal. Děkuji. Děkuji a poprosím pana premiéra o reakci.

Děkuji. Vážený pane poslanče, musím říci, že v tuto chvíli nemám po ruce přesnou evidenci toho, v kolika případech pan ministr financí ohlásil střet zájmů na jednání vlády. V případě, že byste měl zájem o poskytnutí této přesné informace, jsem připraven vám ji poskytnout, ale bude potřeba nejprve projít záznamy z jednání vlády za ten více než rok a vypsat ty případy, ke kterým došlo. Mohu říci, že ministr financí v případech, kdy avizuje střet zájmů, se na jednání vlády zdržuje hlasování. Došlo k tomu i v případě dvou novel zákona o spotřební dani, které teď aktuálně předložilo Ministerstvo financí do Poslanecké sněmovny, a při tomto projednávání ministr financí ohlásil střet zájmů a současně se zdržel hlasování v okamžiku, kdy vláda jako celek o tomto návrhu hlasovala. Čili evidence by měla být k dispozici. V případě, že budete mít zájem, jsem připraven zadat úkol Úřadu vlády, aby takovou informaci připravil. Děkuji a táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Moc děkuju, pane premiére. Rozumím tomu velmi dobře. Je jasné, že nemůžete mít tuto informaci přesně vloženou ve své paměti. Poprosil bych potom, abychom ji dostali z úřadu vlády písemně. Děkuji a předpokládám, že není nutná reakce pana premiéra, tudíž prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Marek Benda.

Dokonce tento jejich návrh respektuji, i když ho nesdílím. Jenom jsem překvapen, že provedením tohoto úkolu pověřili legislativně nejméně schopného člena vlády, pana ministra financí, který ho zjevně nezvládá zcela vůbec. Ptám se, kdy bude jasné, co tedy bude, jak bude. V dnešních odpovědích v dnešním Právu jsou úplně jiné odpovědi, než které nám tady dával pan premiér. Ministr financí dnes tvrdí, že podnikatele, kteří platí daně, nebude systém stát vůbec nic.

Stejně tak by mě zajímalo, a připustil tady pan premiér, že již byl dán souhlas s vypsáním nadlimitní veřejné zakázky a systém tržeb, a to předtím, než vláda předložila tento návrh zákona alespoň do Sněmovny.

A současně jak je možné, že nemá být otevřené výběrové řízení na tento systém. Je to nějaká malá domů Ministerstva financí? Děkuji za otázku a prosím o odpověď pana premiéra.

Chci potvrdit, vážený pane poslanče, že sociální demokracie skutečně dlouhodobě prosazuje opatření k omezení daňových úniků. Některá opatření se nám už prosadit podařilo. Připomínám kontrolní pásky na alkoholu, o které jsme se tady také velmi tvrdě hádali v Poslanecké sněmovně, a nakonec se ukázalo, že to bylo opatření účinné. A jenom mohu odkázat poslance a poslankyně na věci, které se veřejně objevily v rámci procesu s lihovou mafií, a na ty nadávky, které směřovali obchodníci a podvodníci, kteří se organizovali v této mafii, právě na systém kolků, který výrazně snížil tržby v rámci jejich nelegálního podnikání. Čili řadu opatření už se podařilo prosadit. Registrační pokladny jsme prosadili, když jsme byli ve vládě. Pak následně pravicová vláda, tuším, že to byla vláda Topolánka, registrační pokladny zrušila a v tuto chvíli se jedná o technologicky modernější a pokročilejší systém, který podle mého názoru bude znamenat také menší finanční zátěž. Já se vůbec nebráním diskusi o daňovém zohlednění nákladů, které budou spojeny s pořizováním zařízení, která budou sloužit k elektronické evidenci tržeb. To si myslím, že je věc, která je nepochybně k diskusi. Jenom připomínám, že když jsme schvalovali před řadou let pořizování registračních pokladen, i tam bylo možné pořízení takovýchto pokladen urychlit, zohlednit v rámci zrychleného odepisování těchto pokladen.